Také děkuji. Mám zde přihlášené poslance a poslankyně k faktické poznámce. Jenom připomínám, že podle § 60 se poslanec může přihlásit k faktické poznámce, kterou reaguje na průběh rozpravy, a my ještě nemáme otevřenou rozpravu. Ale ptám se paní předsedkyně, zda chce s přednostním právem reagovat? Nemáme rozpravu. Prosím, máte slovo. Pane poslanče Jakobe, krátce, prostřednictvím paní místopředsedkyně.

Já nevím, kam tedy chodíte, zřejmě asi chodíte do té minoritní skupiny.

Podívejte se, já nebudu tady deklamovat politicky, to nechám na vás. Čerpám

Nemluvím tady politicky, že jo, mám tady fakta.

Logicky si odpovězte proč.

Takže pane předsedo Jakobe, prostřednictvím paní místopředsedkyně, ověřte si ta fakta.

Takže možná zkuste třeba promluvit i tady s touto většinovou a majoritní skupinou. Tak já si jenom dovolím fakticky reagovat na to, co tady padlo.

Také děkuji. Ještě paní předsedkyně. Děkuji vám za slovo. Pane předsedo Jakobe, budu vás lehce edukovat, prostřednictvím paní místopředsedkyně.

Já jsem řekla, že EET neznamenalo zavedení, že se snížily, což jste tady říkali celou dobu neříkám vy, vy jste tady nebyl v té době, ale vaši spolustraníci, prostřednictvím paní místopředsedkyně.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Milé dámy, pánové, v SPD říkáme, že daně se mají platit. Podpořili jsme zavedení paušální daně s tím, že prosazujeme, aby byla až do výše příjmů 2 miliony korun ročně. A podporujeme i limit pro povinnou registraci k DPH od 2 milionů korun ročně. Hnutí SPD ale vždy bylo proti zavedení elektronické evidence tržeb, protože si myslíme, že to negativně postihlo velké množství malých a středních podnikatelů a živnostníků.